My jsme s tím ze začátku měli trošku problém, protože jsme se zase báli té kompetice, protože takových dětí může být třeba 20, a jakým způsobem definovat, kdo na to má nárok, na to doplnění, kdo na to nemá nárok a proč. Ale nakonec si myslím, že i v těch školkách to nějakým způsobem vyřeší, čili ta možnost tu je. Předpokládám, že asi nebude velká, třeba ve velkých městech to asi problém vůbec není.

Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz?

Pečující osoby jsou zařazeny do pozdější fáze, já vím, že ty termíny je těžké určit.

Ale jsem přesvědčen o tom, že až doočkujeme dodávky vakcín, které jsou do konce června, tak si myslím, že nejdéle v době, kdy budeme mít naočkováno asi 60 % populace, tak už nebudeme dělat žádná věková omezení, prostě to otevřeme komplet. Čili obecně řečeno v situaci, kdy bude vakcín dost, což vnímám, že by mohlo být tak na konci školního roku, tak by to mohlo být otevřené.

Děkuji. Není přítomna v sále, její interpelace propadá.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti pravomocného uložení pokuty ve výši 550 milionů korun Ministerstvu obrany České republiky ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků. Toto porušení zákona mělo spočívat v tom, že vámi vedené ministerstvo uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než bylo dalšímu účastníku soutěže na tuto armádní zakázku, italské společnosti Leonardo SpA, doručeno rozhodnutí o jeho námitkách. Vážený pane ministře, táži se vás, kdo konkrétně je za to závažné porušení zákona a za takto vysokou finanční škodu způsobenou v Ministerstvu obrany konkrétně zodpovědný, jaká opatření jste vůči této osobě nebo vůči těmto osobám podnikl, jaká opatření jste podnikl pro to, aby se podobná situace už v budoucnu neopakovala, jakým způsobem bude tato škoda Ministerstvu obrany a daňovým poplatníkům nahrazena, kdo ji zaplatí a jak, kdo ponese politickou, hmotnou a případně i trestní odpovědnost. Prosím konkrétně.

Děkuji za slovo.

Toto zjištění mě samozřejmě zaskočilo a velmi nemile překvapilo, neboť i nadále se předpokládá velký nedostatek kapacit základních škol v okolí velkých měst, především pak ve Středočeském kraji. Chápu sice, že v příštích letech bude muset Česká republika na základě svého současného státního dluhu hledat úsporná opatření, nicméně úspory bychom měli hledat na smysluplných místech, nikoliv tam, kde se šetřit zkrátka nedá, a vzdělání a kvalita výuky nebo alespoň zajištění toho, aby děti měly kam chodit do školy, jako úplné minimum je základním předpokladem pro fungování a rozvoj moderního státu.

Ale opravdu si myslíte, že bychom měli úspory hledat právě v oblasti školství? A je navyšování kapacity základních škol položkou, kterou budeme muset v důsledku utahování opasků ugumovat? Děkuji za odpověď.